Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny.

Tolik nové omluvy. Budeme pokračovat projednáváním našeho bodu, jsme v otevřené rozpravě. Na řadě je vystoupení paní poslankyně Golasowské. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Máme po obědě, tak možná i ta naše debata bude rychlejší a klidnější. Chtěla bych připomenout, co znamená slovo restituce. Je to navrácení něčeho do původního stavu.

Pokud vám někdo něco násilně vezme, řekněme ukradne, a řekněme si upřímně, že zabrání klášterů, církevních institucí a majetku bylo násilným aktem, krádeží... Dámy a pánové, prosím o klid, ať může paní poslankyně přednést svoje argumenty.

Takže ukradené zloděj s těžkým srdcem vrací poničené a ten, komu to bylo ukradeno, si to musí opravit a ještě za to zaplatit. Zvláštní právní stát, kde právo je na straně zlodějů.